Žádám poslanecké kluby, aby dnes do 19 hodin předložily návrhy volební komisi tak, aby byla dodržena lhůta 24 hodin přede dnem, kdy bude daná volba na pořadu schůze Poslanecké sněmovny, což je ve čtvrtek ráno jako první bod. Pro členy volební komise ještě připomenu, že tyto návrhy budeme probírat zítra ve 14 hodin na volební komisi. Nyní druhá lhůta, tu jsme na žádost šéfů poslaneckých klubů posunuli, takže máte čas do zítřka. Vyhlašuji tedy lhůtu pro podávání návrhů na členy zřízených komisí Poslanecké sněmovny a dále stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací a pozor, tato lhůta je zítra, 11. prosince do 11 hodin. Opět vás poprosím, abyste nominace zaslali do sekretariátu volební komise, místnost číslo A209, paní tajemnici Jitce Václavíkové. A do třetice si dovolím přidat již tu dnes proběhly informace k případným změnám v orgánech Poslanecké sněmovny. I ty budeme probírat ve čtvrtek. I tyto návrhy na změny v orgánech, případně v jednotlivých výborech a podobně, prosím podejte na volební komisi také zítra do 11 hodin. Děkuji a připomínám, volební komise zasedá zítra ve dvě odpoledne. Nikoho nevidím. Takže děkuji za vyhlášení lhůt, předsedové klubů se jistě podle toho zařídí, a končím tento bod.